Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády. Babiš Andrej zdravotní důvody, Mládek Jan zahraniční cesta, Valachová Kateřina do 15 hodin pracovní důvody, Zaorálek Lubomír zahraniční cesta. Když dovolíte, nejdříve bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Senát postoupil Poslanecké sněmovně tři návrhy zákonů, které svým usnesením zamítl. Jedná se o tyto návrhy zákonů: Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, sněmovní tisk 412/10. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, sněmovní tisk 413/7.

Lhůta k jejich projednání uplyne dne 12. prosince 2016, a proto je navrhujeme zařadit do programu 53. schůze Poslanecké sněmovny. Dále navrhujeme volební body 209 a 210, to je volba pro Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, kandidáti na členy a předsedu, zařadit pevně na pátek 9.12. v 9 hodin. Změnit pořadí návrhů zákonů v bloku třetích čtení, a to tak, že bod 192, sněmovní tisk 588, trestní zákoník, bude předřazen před bod 191, sněmovní tisk 785, insolvenční zákon. Ostatní zůstává neměnné. Přehled zbývajících bodů vám byl rozdán na lavice. Teď se táži, zda má někdo zájem vystoupit s návrhem na změnu schváleného pořadu.

Jde o vládní návrh zákona o zrušení zákona o zákazu vývozu do jaderné elektrárny v Búšehru. Abychom si rozuměli, já sice chápu některé lidi, kteří neunesou to, že sami něco nenavrhli, ale abych prokázal, že mně nejde o to, co kdo navrhuje, ale kdo co navrhuje, takže v tomto ohledu jsem přesvědčen po dohodě s ministrem Mládkem, se kterým jsem o tom včera večer hovořil, že je to možné projednat za jeho přítomnosti, aby někdo neodporoval tomu, že tady není, v pátek ráno jako první bod jednání. Bude to velmi krátké. Děkuji. Ano, děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Sklenáka. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já mám jeden návrh, a to zrušit pevné zařazení bodu 61 na zítřejší odpoledne, což je novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Neberte to prosím tak, že bychom neměli vůli tento zákon projednávat a schválit. Nicméně jestli si vzpomenete, tento návrh jsme společně se změnou Ústavy týkající se kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu už v tomto volebním období projednávali jako Sněmovna a schválili. Schválili jak tu novelu, tak novelu Ústavy. Problém byl v Senátu, kdy senátoři neschválili novelu Ústavy, a samozřejmě v tomto případě není možné Senát přehlasovat. Senátoři tehdy dali určité podmínky a požadavky pro případné další projednávání. Mimo jiné chtěli dostat nějakou analýzu duplicitních kontrol ze strany státu na obcích, chtěli dostat případné legislativní návrhy, které by tuto problematiku řešily. Já jsem ještě před dnešním jednáním se zástupci Senátu tuto věc konzultoval, zjistil jsem, že nemají k dispozici ani tu analýzu, ani žádné jiné návrhy.

Proto tento můj návrh. Ano, děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové.

Ano, děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Koníčka. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás požádat o pevné zařazení dvou bodů, a to bod 113, sněmovní tisk 738, novela zákona o vyrovnání s církvemi, a bod 105, sněmovní tisk 701, novela zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, a to na čtvrtek po písemných interpelacích za již pevně zařazený bod. Prosím k mikrofonu pana poslance Grospiče.

Prosím, máte slovo.